Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Otevírám rozpravu. Děkuji za slovo.

Já jsem se obrátil na tři resorty, které bezesporu vykonávají nějakou vlastnickou politiku, na resort financí, resort dopravy a resort Ministerstva průmyslu a obchodu, s dotazy, které vlastně byly identické.

Nicméně ty odpovědi se poměrně zásadně liší v prvních třech otázkách, které jsou důležitější než ten seznam, to znamená, kdo definuje vlastnickou politiku státu, jaké jsou její hlavní body a jak se prosazuje.

Zkusím popsat ten problém. Ministerstvo průmyslu mi napsalo, že vlastnickou politiku určuje vláda.